Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo. To si občané zvolili. Já jsem slíbil Sklenákovi, že nebudu zdržovat, aby pan premiér mohl odjet.

Máme tady významnou tržní sílu, kde se vytrhává jeden segment, a to jedna parta kolem jedné komory. Co si budeme povídat.

Prosím k mikrofonu pana poslance Kalouska s faktickou. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně, paní předsedající.

A běžte se tam podívat dnes, mají kolem školy pěknou zahrádku.

Chci znovu zopakovat, že v tomto zákoně, byť se týká potravin, zemědělských a potravinářských produktů, předkládá ho premiér, tak z jeho příspěvku jsem pochopil, že návrh sám moc nečetl a má spoustu jiných starostí. Že tady nesedí ministr zemědělství a ministr průmyslu a obchodu u ministra průmyslu a obchodu ne, ale u ministra zemědělství jsme si na to už zvykli, že do Sněmovny příliš nechodí na to, jaká je to vážná věc. Co se asi stane?

Prosím s další faktickou pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo. Já chci jenom připomenout, že jsme ve výborovém týdnu. Mnozí kolegové dnes měli semináře, které dlouhodobě připravovali.

Panu premiérovi asi nevadí prázdné lavice za jeho zády.

Kde jsou? Ale my jsme sem přišli a přijeli. A ministři vlády pana premiéra jako jeden muž a jako jedna žena nepřítomni. Pan poslanec Bendl má pravdu.

Není vám to divné? Navrhuji procedurálně přerušit projednávání tohoto bodu do příchodu pana ministra zemědělství. Budou mi stačit dva ze sedmnácti členů vlády, tak skromní jsme premiér jako předkladatel a ministr zemědělství, z jehož oboru to vlastně je. Jelikož je to procedurální návrh, budeme o něm hlasovat bez rozpravy. Je tu požadavek na odhlášení, tudíž vás všechny odhlásím a poprosím, abyste se přihlásili znovu svými kartami.

Abychom všichni věděli, o čem hlasujeme, hlasujeme o procedurálním návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu do doby přítomnosti ministra zemědělství Jurečky. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku.

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 9. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Nyní budeme pokračovat dále v podrobné rozpravě, do které mám řádně přihlášenou paní poslankyni Havlovou. Prosím, aby přišla k mikrofonu. Připraví se pan poslanec Adamec. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Děkuji. Mám zde faktickou přihlášku pana poslance Černého. To byl asi omyl. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.

Jsou to náležitosti smlouvy: V § 3a návrhu se dosavadní znění označuje jako odst. 1.